A ještě než dám slovo přihlášeným, tak si dovolím načíst omluvy.

Děkuji, paní předsedající.

Já bych chtěla poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí za tento předložený návrh, protože si myslím, že opravdu ta pomoc lidem z války je třeba a je třeba co nejrychleji.

Pan ministr tady představil, myslím si, návrh zákona velmi podrobně. Nebudu tedy opakovat, o co tam jde.

A dovolila jsem si upřesnit odstavec 3, kde vlastně se jedná o to, že děti, které přijdou nyní a budou zařazeny do dětských skupin, tak vlastně ti, kdo je tam zařazují, stačilo čestné prohlášení o tom, že je to teta, strýc. A pokud by do té dětské skupiny šla pracovat i žena, tak stačí čestným prohlášením prokázat, že má vzdělání, které naše právní... nebo která je uvedena.

Já pak načtu pod číslem, kterým jsem dala tento pozměňovací návrh. Je to správné.

Takže tady opravdu není o čem mluvit.

A já s tím plně souhlasím.

Proto jsem řekla svoji zkušenost.

Je to o těch dětských skupinách a o tom potvrzení šesti měsíců, pokud budou moct, aby nám ho předložili. Další pozměňovací návrh, který je tam uveden pod panem kolegou poslancem Kaňkovským, vaším prostřednictvím, je, aby dětské skupiny mohly být v systému. A s tím určitě nemáme problém.